Kolegyně, kolegové, já pouze kratičkou glosu na vystoupení Petra Bendla.

Problém je v tom, že ministerstva zemědělství a životního prostředí se nedokážou mezi sebou dohodnout, a proto se já domnívám, že tato problematika patří na půdu Poslanecké sněmovny, abychom vyzvali oba tyto rezorty, aby rychle našly nějaké řešení, které umožní tyto škodlivé činitele efektivně a samozřejmě s ohledem na ochranu přírody a životního prostředí řešit.

Děkuji.

Já se omlouvám.

Já bych jenom možná navrhl příslušným předkladatelům, jestli by nechtěli také zařadit ty svoje body, aby se to mohlo projednat společně, protože všechny ty návrhy spolu úzce souvisí.

Já těžko mohu nechat kolegy hlasovat. Jestliže vám s tím případně někdo pomůže ... Věcně vám rozumím, jenom bych poprosil o doplnění čísel bodů.

Takže to prosím zařadit bezprostředně za bod, jak navrhoval pan poslanec Výborný.

Děkuji za doplnění. Já myslím, že víme, o čem bychom hlasovali. S přednostním právem pan předseda Chvojka. Děkuji za slovo.

Děkuji. Já bych chtěl jenom požádat o upřesnění. Jestli se bavíme o senátních návrzích, nebo o všech?

Ještě někdo k pořadu schůze? Souhlasí pan předseda Chvojka, že bychom ten návrh hlasovali, až si schválíme pořad?

S přednostním právem pan předseda Michálek. Já navrhuji, abychom dneska doprojednali senátní vratky a pak skončili. Padl zde návrh dvou poslaneckých klubů na prodloužení doby jednání. Jsou dvě možnosti. Já vám rozumím a je to věc nějaké dohody.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana předsedy Faltýnka, abychom zítra jako druhý bod zařadili bod 31 daňový balíček. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana místopředsedy Okamury, abychom zařadili nový bod nazvaný Situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí za dlouhodobého vedení ČSSD. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?